45.

Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přítomností pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Dobrý den, pane guvernére. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Jedná se z velké části o technickou novelu, která přináší několik dílčích věcných změn a legislativně technické korekce směřující ke snazšímu a především jednotnému výkladu tohoto zákona.